Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Roman Kubíček a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, sněmovní tisk 536, schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v tomto tisku, jsou vesměs legislativně technické opravy kromě bodu 80.